Tak doufám, že třeba tady se to ještě zváží.

Protože už jsem uvedl, že se to A, dotkne nejenom tří, možná čtyř, milionů zaměstnanců.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se zde vyjádřím k těm předloženým návrhům změn, které vláda chystá v rámci takzvaného konsolidačního balíčku.

V těch návrzích je mnoho částí, se kterými nesouhlasím, které si myslím, že jsou nesprávné.

Vláda totiž chystá v rámci konsolidace veřejných financí i zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance. V současnosti platí to nemocenské pojištění za zaměstnance jeho zaměstnavatel.

Slibuje si tím navýšení příjmů až o 12 nebo necelých 13 miliard do státního rozpočtu. S tímto krokem já ale nesouhlasím. Tato zamýšlená náplast pro rozpočet bude mít ve finále přesně opačný efekt. Zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance bude mít výrazný sociální dopad a významně se dotkne hlavně nízkopříjmových rodin. Zvýší se tak zase následně počet lidí, kteří budou potřebovat a budou žádat o sociální dávky a následně se tak budou zvyšovat ty státní výdaje. Nemocenské pojištění vzroste ale i pro osoby samostatně výdělečně činné s tím rozdílem, že to pojištění pro OSVČ je dobrovolné, což pro zaměstnance není. I toto považuji za nesprávné.

V rámci úprav veřejných financí je nutné se primárně zaměřit na výdaje, tedy respektive na výdaje na státní správu, než prvně zvyšovat daně a odvody lidem. Zvláště pak odvody, které procentuálně zatěžují všechny stejně, nelze na ně uplatit slevy, a tudíž zatěžují zejména ty nízkopříjmové. Tento krok považuji za nešťastný, nesprávný. Do rozpočtu nepřinese více peněz, ale jeho dopady budou znamenat přesně naopak, větší náklady pro stát. Proto už dopředu avizuji, že budu podávat pozměňovací návrh, který tento počin bude rušit. Děkuji vám za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, stojím tady dnes, protože bych chtěla zmínit svoji hlavní kritiku konsolidačního balíčku, který nám vláda premiéra Petra Fialy, prostřednictvím ministra financí Zbyňka Stanjury, předložila.

Nechci být v tichosti svědkem toho, jak se tato vláda snaží tlačit společnost a naše občany do kouta a to všechno pod záminkou stabilizace státního rozpočtu a snížení deficitu. Z tohoto důvodu si vám dovoluji přednést argumenty, proč si myslím, že tento balíček není tím správným směrem pro naši zemi. Zrekapituluji tedy, co nám předkladatel předložil a vláda na tiskové konferenci 11. května letošního roku představila. Ráda bych zdůraznila název, pod kterým byla tisková konference uváděna Tisková konference k představení důchodové reformy a balíčku konsolidace veřejných financí. Představili nám a konstatovali, že výdaje mají během dvou let klesnout o 88,3 miliardy korun a to tím, že se seškrtají národní dotace, dojde k úsporám na provozu státu, sníží se objem platů ve veřejné sféře. Dále budou snižovány ostatní výdaje.

Budou navýšeny ostatní příjmy, ale zůstává osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a daň z přidané hodnoty bude mít dvě sazby. Protože jsme si tady ze strany vlády vyslechli, že úspory, kterými přece začne vláda sama u sebe, uvidíme v rozpočtu, nebudu je v tomto okamžiku podrobněji komentovat. Vlastně už jsme to tady mnohokrát slyšeli.